Vy jste měli vnitřní rozpory ve své straně myslím sociální demokraty. To je legitimní, tomu já rozumím. Možná si to prohlasujete. To budeme plni sil, co? Zase priorita. To je pořád dokola.

Jenom říkám, abyste zvážili to jednání po půlnoci, nic jiného.

Vám to trvalo nevím kolik měsíců, než jste našli nějakou shodu v klubu.

Děkuji. Předpokládám, že pan poslanec Seďa se připojuje k návrhu pana poslance Kalouska. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený návrh.

Kdo je proti? Hlasování končím. Pro 88, proti 40. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Prosím o vaši námitku. Vážená paní místopředsedkyně, musím osvědčit, že mně ani mé kolegyni nefungovalo hlasovací zařízení, a tudíž toto hlasování zpochybňuji. Takže dáváte námitku. Anuluji tedy hlasování a odhlasujeme to znovu. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 144 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní poprosím k mikrofonu pana ministra financí s jeho faktickou poznámkou.

Pro pana Bendla. A pan kolega Stanjura kritizuje ten rozpočet. Ano, ten rozpočet je dynamický a mění se.

Cokoliv, správně, cokoliv, ano.

Takže to je priorita.

A v této chvíli asi ty vrtulníky a vojáky, kteří mají chránit naše občany, mají tu přednost. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné odpoledne.

Navíc je potřeba připomenout, že samosprávám půjde v současném programovacím období z Evropské unie méně prostředků než v minulém období.

Děkuji i vám za podporu všech obcí i samospráv. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale čísla hovoří za vše.

A pan ministr Babiš jistě ví, on říká: do konce roku se to srovná. Dovolím si říct, že finančně řídím město, jedno ze sedmi nezadlužených měst v České republice. Hospodařit bez dluhů mi připadá jako naprostá samozřejmost na rozdíl pana ministra Babiše.

Jistě rozumí slovu peněžní toky.

Děkuji. Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Musím reagovat na to, co říká místopředseda vlády. To i s podporou opozice, kdy my jsme iniciovali jednání právě na téma nutnosti státních výdajů a podpory krajských komunikací, tam jsme společnými silami a společným hlasováním skrz výbor a Poslaneckou sněmovnu posílili výdaje krajů jdoucí zejména na havarijní stavy komunikací druhé a třetí třídy. Ale to, o čem my se tady bavíme celou dobu, jsou místní komunikace. Na místní komunikace, přestože nám ministryně pro místní rozvoj na výjezdním zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Senátu i Poslanecké sněmovny slibovala, že na to budou evropské peníze myslet, tak nemyslí. Jedna z největších bolestí jsou právě místní komunikace.

Proto se znovu přimlouvám a prosím, pane vicepremiére, abyste podpořil tento návrh, protože státní rozpočet na něj mít bude a obce na místní komunikace a na jejich rekonstrukce a opravy jinde peníze s velkou pravděpodobností nezískají.